Protože stejně ta záležitost pokračování mít bude. Ale nechci tady opravdu slyšet, že někdo nemá o něco zájem.

Zároveň právě z opozice jsme tady velmi často slyšeli takové připomínky neustále měníte program. A druhá není tady premiér nebo ministr vnitra atd. To je všechno, proto jsme se takto koaličně dohodli.

Vlastně jste potvrdil má slova, přestože jste asi činil. Já to tak nevidím. Proto to navrhujeme na středu, ne na čtvrtek. Ve čtvrtek té vaší argumentaci rozumím. Pokud se tito tři členové vlády omlouvají, tak jsme nenavrhli čtvrtek, navrhli jsme středu. Ale máme plánované zasedání Poslanecké sněmovny. To budou interpelace na premiéra ve čtvrtek, že ano, když tady není.

A jen tak mimochodem, ten návrh na to, abychom přijali pravidla rozpravy, jsem učinil já.

Buď se nepodepsali, anebo do kolonky podpis napsali nesouhlasím. To znamená, vy o tom mluvit nechcete ani na plénu, ani na výboru. A my jsme tady byli a prosadili jsme zase společně, že to bylo v neveřejném režimu.

A předsedou bude někdo z opozičních poslanců. To si myslím, že je správný formát, když už například komisi pro kontrolu vojenského zpravodajství vede vládní poslanec a ne opoziční, což by bylo mnohem lepší. Navrhuji variantně, abychom to zařadili zítra odpoledne jako druhý bod, pokud projde můj návrh na pokračování debaty o bodu 202 migrace. Myslím, že rozprava může být velmi krátká, protože bychom jenom rozhodli o zřízení té komise.

Odmítli jste na plénu, dokonce i v tom neveřejném zasedání Poslanecké sněmovny, první vládní činitel, což byl premiér, vystoupil po skončení schůze. Po skončení schůze! Úspěšně jste se tím promlčeli.